Děkuji panu navrhovateli a táži se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, tudíž končím obecnou rozpravu a nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Já se táži, zda má někdo ještě jiný návrh. Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Hlasování končím.

Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o... Děkuji za pochopení. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty projednávání ve výborech na 30 dní. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 85, do kterého je přihlášeno 118 poslanců, z toho pro 85, proti 12.